My máme připravenou alternativu, a protože jsme zodpovědní, paní poslankyně, my máme připravenou alternativu, kdy jednáme s pedagogickými fakultami, jak by probíhala příprava právě učitelek v mateřských školách tak, abychom tam nemuseli dávat specializované pedagogy na jazykovou výuku. Je to ale krok v budoucnu z jednoho prostého důvodu, protože my nejprve z té třetí třídy se musíme dostat jazykovou výukovou do první třídy povinností, aby měli na co navázat v předškolním věku.

To jsem si taky přečetl a to si myslím, že je příliš pozdě. Jestli si, paní poslankyně, opravdu stále myslíte, že nejlepší je začít s výukou cizího jazyka v pubertě, myslím si, že je to velmi lehkovážné. Paní poslankyně Fischerová se hlásí s faktickou poznámkou.

Čili jsem přivítala studenta právě z Německa.

A právě toto vidím jako konkrétní příklad a myslím, že to je hlavně pro mládež důležité, aby mohla po celém světě cestovat, studovat jazyky, a je to myslím i důležité pro vztahy mezi politiky.

Paní poslankyně Putnová faktická poznámka.

Ano, já se k těmto svým názorům hlásím a nejsou to názory, které bych měla nepodložené. A trvám si na tom, že pokud je výuka kvalitní, tak v období dospívání je nevhodnější doba pro výuku jazyků.

Takže bychom si měli tyto věci vyříkat. A jsem přesvědčená, že toto je ryze odborná věc.

To byla zatím poslední faktická poznámka a nemám ani další řádnou přihlášku. Teď opravdu končím rozpravu. Zeptám se pana poslance Fiedlera, jak máme naložit s touto interpelací. Zda navrhujete nějaké usnesení. Dobrá, takže bez usnesení. V tom případě končím projednávání této interpelace a končím i projednávání bodu 124. Děkuji za slovo. Dobré ráno kolegyně a kolegové.

Děkuji. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit s nějakým návrhem k pořadu schůze. Pokud tomu tak není, tak já přivolám ještě kolegy z předsálí a budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tím jsme tedy upravili program.